To jsou největší problémy obce. Ne to, jak bude zvolen starosta.

Začnou praktické boje o to, jestli starosta má pravdu v předloženém rozpočtu. Anebo zastupitelstvo... Těch lidí, kteří, když to potom sečtete, potom reprezentují větší počet hlasů, které dostali v zastupitelstvu atd.

Ale jinak si myslím, že přímá volba není tím největším problémem obcí. Spíš je to, kde sehnat finance na to, co má obec poskytovat lidem za služby. Abychom raději hledali společně způsob, jak situaci zlepšit po finanční stránce.

A jak tady říkal pan kolega Adamec, nerýpejme do věcí, které relativně fungují. Koncept fungování krajů v minulosti někteří z vás u toho možná byli, a já byl jeden z těch, kdo se podílel na formování zákonů reformy veřejné správy týkající se vzniku krajů, využili jsme konceptu fungování obcí. A tady už bychom šli salámovou metodou, že sáhneme do celého systému fungování veřejné správy, a podle mě nezodpovědným způsobem.

Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi a pokračujeme v rozpravě vystoupením pana poslance Jana Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, stará dobrá zásada říká, že není dobré rušit věci, které trvají.

Zastupitelská demokracie má u nás dlouhou tradici a po celou dobu jejího trvání v naší moderní historii přicházejí čas od času návrhy, jak ji nějakým způsobem pozměnit. Někdy jsou ty návrhy z levé strany politického spektra, tradičně komunisté předkládají třeba návrh, aby v radách velkých měst nebo v radách krajů bylo poměrné zastoupení stran zvolených do zastupitelstva, a tedy aby odpadla nezbytnost dohadovat se na vytvoření patřičné koalice.

Výsledek volby je předmětem mnohé kritiky. Je zajímavé, že největšími kritiky přímo zvoleného prezidenta jsou ti, kteří před časem byli největšími zastánci a podporovateli přímé volby, kteří ji vlastně zavinili. Nyní tady máme přímou volbu starostů.

Zákon o krajích vychází z naprosto stejných principů jako zákon o obcích. Možná by bylo hezké volit přímo hejtmana.

Polovina Maďarů a Slováci volí toho mého přítele Slováka primátorem.

Vezměme si příklad malých obcí. Já jsem také v konfliktu zájmů jako kolega Bendl.

A hrozně si vážím principu obecního zastoupení, obecní samosprávy.

Ale to je politika. Taková je politika a i na té nejmenší obci se vlastně jedná o jakési politické rozhodování, politické klání. A po pravdě řečeno, na malých obcích mnohdy voliči jakoby volí starostu. A začasté se rozhodují právě podle jména tohoto špičkového, vrcholného kandidáta na daných kandidátkách. Po pravdě si myslím, že by tato změna zaběhnutého systému nic dobrého nepřinesla, a připojuji se k podpoře návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

Děkuji za slovo. Mně je skoro, kolegyně a kolegové, líto se připojit k té silné frontě, která se tu pouští do kritiky ctěné kolegyně navrhovatelky, ale nemohu jinak, protože to tak cítím. I já jsem zastupitelem, zastupitelem krajského města Pardubice teď od těch posledních voleb. Takže snad i já už do té debaty mohu vložit tu svoji znalost problematiky. A možná je to velmi cenné porovnání té demokracie, toho systému rozhodování tady u nás ve Sněmovně a právě na obcích v komunálním zastupitelstvu.

Možná to budu opakovat, ale připomenu tu možnost, ten jiný systém voleb do komunálních zastupitelstev, kde si lidé, občané, obyvatelé těch měst už dnes přece mohou vybírat právě napříč jednotlivými stranami.